Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem také velmi pozorně poslouchal kolegu Stanjuru, a jak jsem zaznamenal jeho slova o systémové změně a že to není systémové, tak mně bylo jasné, kam to míří. Protože kdo se v tomto sále pohybuje delší dobu, tak ví, že pokud někdo něco nechce schválit, ale nechce to takto otevřeně říct, tak začne argumentovat tím, že to není dostatečně systémové. Takže přátelé, zvýšení příspěvku na péči jsme tady měli již v minulém volebním období. Tehdy to přesně s těmito argumenty Sněmovna neprojednala, protože když ten návrh tady byl, tak tehdy Sněmovna dokonce prodloužila lhůtu na projednání, že je potřeba to právě všechno prodiskutovat, aby to bylo dostatečně systémové. Takže jsme to tak dlouho diskutovali, až volebním období skončilo a příspěvek na péči se nezvýšil. Takže prosím vás, teď je tady návrh v podstatě ve stejné výši, tak jak to bylo v tom minulém volebním období, o 6 tisíc korun zvýšit. A je jen na nás, jestli chceme těmto lidem ten příspěvek zvýšit, nebo ne. Takže nevymlouvejme se na systémovost nebo nesystémovost, řekněme si, jestli chceme zvýšit příspěvek na péči, a hlasujme o tom! Z tohoto pohledu se připojuji k návrhu kolegy Foldyny, abychom zkrátili lhůtu na 30 dnů, protože více času na to nepotřebujeme. I to, co avizovali piráti, já se k tomu rád připojím, abychom zvýšili ve třetím stupni, to se určitě dá zvládnout, domluvit se i s ministerstvem, kolik by ten příspěvek měl činit, případně můžeme diskutovat o dalších změnách.

Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo. U ctěného kolegy Romana Sklenáka mě to mrzí. Tím, že tady bude zvyšovat hlas, nemůže popřít to, co jsem řekl.

Tak si přečtěte to stanovisko. Nepsali jsme to my.

O tom jsem mluvil, že ten návrh neřeší příspěvek ve třetím stupni. A pokud jsme ve shodě, tak to jsme schopni vyřešit. A těm rodinám bychom měli říct, a řekl jsem jasně, že podporujeme to, aby si rodiny braly lidi domů, pokud mohou, na delší časové období. Já se za své názory nestydím, můžu prohrát argumentačně, můžu prohrát v hlasování.

A to je přesně ten způsob politické debaty, který já odmítám. Tak ať mi pan kolega Sklenák řekne, která část mého vystoupení směřovala pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Nic takového tam totiž nemůžete najít. S faktickou poznámkou nyní paní poslankyně Maxová, po ní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla reagovat na kolegu Sklenáka vaší prostřednictvím, pane předsedající, a to z jednoho důvodu, že navýšení příspěvku na péči tady bylo, ano, v minulém období avizováno a bylo to v rámci velké novely zákona o sociálních službách, který, jak určitě všichni zde přítomní z minulého období víme, a možná i ti, kteří tu nebyli, byl napsán tak, jak byl napsán, a myslím si, že většina politické reprezentace napříč politickým spektrem uvnitř výboru pro sociální politiku i na základě konzultací jak s pečujícími, tak s osobami, o které se pečuje, tak také s odbornými společnostmi a různými organizacemi jsme dospěli k závěru, že takto napsaný zákon o sociálních službách my nechceme. Tudíž bohužel samozřejmě došlo k tomu, že nebylo schváleno ani navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni. Já si naopak jako předsedkyně výboru pro sociální politiku a zároveň také člověk, který opravdu pět let se intenzivně zabývá touto problematikou, myslím, že není dobré zkracovat lhůtu u projednání tohoto, protože ještě se to dá velmi lehce stihnout, samozřejmě, do konce roku. A to z mnoha důvodů, které tu samozřejmě padají. Proto si dovolím dát návrh na zamítnutí zkrácení doby, protože odborná debata má proběhnout na výboru pro sociální politiku po prvním čtení. Potom samozřejmě po této debatě bude jasné, jakým způsobem se chce politická reprezentace vydat. Myslím si, že je velmi jasné, že tady podpora této změny je, akorát je otázka, jakým způsobem se k tomu postavíme, zdali opravdu navýšíme pouze čtvrtý stupeň, nebo se budeme bavit i o třetím stupni, nebo budeme apelovat na ministerstvo, aby nám předložilo jasný harmonogram urychlení přiznávání příspěvku na péči tak, aby se ho pacienti dožívali Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Bartošek také s faktickou poznámkou. Ano, děkuji za slovo. Já nechci vést debatu s kolegou Stanjurou z tohoto místa, my si to jistě vysvětlíme, až vyjde stenoprotokol z jeho vystoupení, tak myslím, že tam oba společně dohledáme větu o tom, že nevylučuje, že nakonec po té proběhlé diskusi se ztotožní s návrhem vlády, a to stanovisko vlády je negativní.

A potom ještě jedna připomínka, v podstatě reakce na to poslední vystoupení.

Proto si skutečně myslím, že jsme schopni rozhodnout i v té zkrácené lhůtě. Pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ke kolegyni Maxové vaším prostřednictvím.

Jiný návrh není možný. A i po konzultaci s předkladatelem mohu říct, že se jedná o technicistní novelu, jedná se pouze o změnu příspěvků.

Takže nevidím důvod, proč lhůtu nezkrátit. Ano, pane předsedo.

Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Aulická Jírovcová. Nebude reagovat, takže se vrátíme k těm, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené a milé kolegyně a kolegové, já bych ráda za Piráty doplnila svého kolegu Petra Třešňáka, který přednesl stručně náš pozměňovací návrh týkající se právě i toho třetího stupně závislosti.

Pár bodů, které tady ještě nezazněly a přitom jsou také velmi důležité.

Ale můžou tam i přesto být nepoměry v tom, kolik skutečně hodin péče potřebuje.